Kdo je proti?

Kdo je proti?

Jelikož přišel čas na střídání, tak předám řízení schůze podle toho, jak bylo vše dohodnuto.

Jedná se o tisk číslo 41, zařazení nového bodu Novela živnostenského zákona. Já tedy zahájím...

To je bod, který už tam je jako tisk 41. Není, na této schůzi je zařazen pouze jediný bod a potom interpelace. Proto je to zařazení nového bodu. Takže je to novela živnostenského zákona, kterou by rád pan poslanec zařadil. Eviduji zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlásím.

Jakmile se počet přihlášených ustálí, tak zahájíme hlasování o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Taktéž pan poslanec Jaroslav Foldyna navrhuje nový bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu k terorismu. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Jan Jakob navrhuje nový bod a je to Vládní návrh, kterým se žádá vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Finské republiky... a tady vidím. Promiňte, ale ty poznámky jsou poměrně nepřehledné.

Ten byl vznesen k pevnému zařazení, takže se jedná o zařazení pevného bodu. Znovu zopakuji, že nový bod se jmenuje Vládní návrh, kterým se žádá o vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě. Zahajuji tedy hlasování o zařazení tohoto bodu na program schůze. Pevné zařazení se hlasuje následně.

Návrh byl přijat.

Všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování o pevném zařazení bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?